Nebyla to novela, ale opravdu rekodifikace celého systému, a zkrátka už se nenašlo dost hlasů. Tak ale vidíte, to přece není argument pro vás proti nám nebo pro nás proti vám, to je věc, na které se můžeme shodnout. Znovu trpělivě opakujeme a říkáme, prosím, nedělejte to, neničte tu rekodifikaci, neničte systém, jak je nastaven.

A teď pozor, je tam místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, jsou tam zástupci Svazu měst a obcí, je tam zástupce Transparency International, ekonomičtí novináři, právníci. To nejsou nějací to občas z vaší strany slyším lobbisté developerů nebo Hospodářské komory. Tam jsou i zástupci jednotlivých hráčů nejen na stavebním trhu, ale obecně ve veřejné správě.

Už i kdyby byla na pátém místě, tak si myslím, že je to velký úspěch a velký silný vzkaz pro vás, ať se tady do té demontáže, do toho rozebírání přece proboha nepouštíte. Neznám přesná čísla těch hlasujících, jestli to byly nízké stovky nebo tisíce hlasů, a je to jedno, nezdržujme se tím.

A jsem rád, že tady je přítomen a naslouchá váš rezortní nebo váš politický kolega a kolega z vlády pan ministr Michal Šalomoun.

Úředníci nebudou vědět, podle čeho pracovat. Zaznamenal jsem někde v těch mediálních vystoupeních, že na to máte odpověď.

Ale prosím, pane ministře, kdybychom tahle slova slyšeli loni v prosinci, kdyby platilo to, co jste říkal se svými kolegy ve volební kampani: My to změníme, jsme připraveni, máme vše vymyšleno, tak budu O. K., tak na to máte rok, rok a půl, ale teď jsme v květnu 2022.

Opravdu reálně hrozí, ne že ta navržená rekodifikace zastaví celé stavební řízení v České republice a třeba včetně infrastrukturních staveb týkajících se rezortu dopravy, ale že tato vaše změna, toto vaše odkládání zákona bude to, co to zastaví.

Ale my to nechceme, není to v našem zájmu, abychom vás tady za rok, za rok a půl nachytávali, jak velkou chybu jste udělal. Takže tady teď v mém prvním vystoupení dám prostor dalším kolegům, a opravdu znovu varuji, odkazuji se na slova Michala Šalomouna, odkazuji se na vyjádření advokáta Pavla Černého ze společnosti Frank Bold Advokáti. Opět žádní developeři, žádná komora. Pavel Černý říká: Změnit celý zákon je špatně. V předvečer hlasování se bojíme, že lidé, firmy, státní investoři, kraje, obce nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít, a v praxi může ta novela vyvolat velké zmatky. Prosím, moc prosím, pamatujte na to. Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

A dokonce i s výhledem na digitalizaci a tím, že Nejvyšší stavební úřad měl teprve tento rok nabíhat a být připraven, tak by se v tomto roce fakticky také nic z toho pohledu nezměnilo. Takže pokud bych se chtěl podívat, jediný rozdíl je na Speciálním stavebním úřadu, kde jsou ty stavby vyhrazené. Ten vzniká dle harmonogramu, protože jeho náběh jsme nechali, ale faktickou změnou, kterou vy jste řekl, že bude přinesena, tam ona nastane klasickým projednáním toho zákona, věcné novely, kde jsou i zákony prováděcí. Takže já si myslím, že to je uměle vyvolávaná obava z toho, že najednou ten člověk zjistí, že tady mám stavební povolení, a vůbec netuším, kam jít... Takže tento rok tam, kde byl zvyklý, a následně i po změně struktury stavebních úřadů, aplikované v míře dostupnosti, tak ten člověk, víceméně 90 % lidí, ne všech lidí, ale 90 % lidí z těch, kteří se rozhodnou, že budou něco stavět, dochází na úřad tam, kde byli zvyklí. Takže já si myslím, že toto je jakési falešné dilema, které je používáno ve veřejném prostoru k tomu, aby byla celá věc prezentována jako zmatek, což zmatek rozhodně není. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se pan poslanec Robert Stržínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, teď jsem právě viděla, že mi odchází pan ministr Šalomoun, na kterého jsem právě měla připraven svůj projev. Celou dobu jsem si říkala, že tady je a že konečně uslyším odpovědi, které doteď jsem neměla.